V tuto chvíli máme na stole návrh prezentovaný panem ministrem Prymulou, který směřuje k tomu, že dojde na čtrnáct dní k vypnutí prezenční výuky na středních školách.

V oblasti vzdělávání na to máme jednoznačně nárok.

Vedle toho chci upozornit na jednu věc, a to tu, že je zapotřebí, aby informace o tom, co konkrétně bude znamenat vypnutí v tomto případě tedy středních škol, byly rozeslány na všechny typy škol a školských zařízení, protože ta diskuse se ve veřejném prostoru často zužuje na školy samotné, nicméně nejedná se jenom o tu docházku do školy jako takovou, jedná se o zajištění praktické výuky v některých typech středních škol, o tom už tady bylo hovořeno.

To znamená, aby jakékoliv restrikce v oblasti školství byly prodiskutovány s těmi, kteří je musejí uvést v život, ať už se to týká samotných škol, ale celé té škály školských zařízení, o kterých jsme hovořili, a kteří zůstávají někdy na okraji.

Tolik tedy moje poznámky k oblasti školství a teď mi dovolte ještě dvě poznámky k oblasti kultury. Bohužel zde není pan ministr Zaorálek, ale věřím, že tyto informace slyší a bude na ně reagovat. První věc, která se týká oblasti kultury, je to, co tady pan ministr Prymula právě oznámil, a to, co se týká omezení některých druhů živé produkce.

Já to považuji za věc, která je velmi tvrdým zásahem do této oblasti, na kterou není to tentokrát už tedy ze dne na den ale ve velmi krátké době bude mít těžké dopady.

Čísla, která uvádějí hudebníci, znějí tak, že se v této branži zaměstnává nebo pohybuje, působí v ní ekonomicky zhruba 130 tisíc lidí.

Už na jaře utrpělo toto odvětví obrovské škody. Nějakým způsobem měli naději, že se v létě situace zlepší, a teď najednou s podzimem přichází další pohroma.

Zástupci této branže si stěžují na to, že program COVID Kultura je nastaven příliš byrokraticky, že nepokrývá všechno to, co by mělo jakýmkoliv způsobem jim pomoci, a koneckonců svědčí o tom i velmi...

Já na to velice apeluji.